Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, budu věcný.

Ale samozřejmě víme, že to má i svá rizika. Úsporný tarif pokryje počáteční náraz domácností z hlediska růstu cen energie, ale nicméně je pravděpodobné, že bude třeba podporu státu dále specificky zacílit na zranitelnou vrstvu zákazníků, ať již sociálně, nebo příjmově. Proto navrhuji do té transpoziční asi by to bylo nejlépe novely energetického zákona vložit odkaz na zranitelnost. Pro úsporný tarif nebude probíhat žádné testování, není to testovací dávka. Právě odkaz na tarif dle zranitelnosti umožní v případě potřeby otestovat zranitelnost zákazníků výměnou dat mezi dodavateli a Ministerstvem práce a sociálních věcí, zda je třeba sociální pomoc dále cílit na zranitelné zákazníky a poskytnout jim třeba specifickou pomoc prostřednictvím energetické poukázky, kterou je oprávněno Ministerstvo práce a sociálních věcí vydávat. Současně odkaz na zranitelnost umožní, aby na tyto poukázky měli nárok i lidé, kteří by nemuseli být ochotni jít na úřad práce pro příspěvek na bydlení jako testovací dávku, ale díky výměně dat bude stát sám vědět, že na tyto zákazníky může cílit svou pomoc formou tohoto energetického šeku. Takže já věřím, že nový energetický zákon bude komplexní, bude jednoznačný a bude obsahovat i odkaz na zranitelnost. Také děkuji a nyní je řádně přihlášen pan poslanec Roman Kubíček, připravit se může pan poslanec Václav Král. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já už nebudu tak dlouhý.

Já jsem tady před třemi měsíci v rámci energetické pomoci citoval, jakým způsobem to dělají jednotlivé státy, a upozornil jsem tam na takový problém, který není v zákoně České republiky vůbec řešen, a to je takzvané odpojení zranitelných domácností od tepla.

Takže bych poprosil pana ministra, jestli by připravil, nebo jestli má vůbec už myšlenku na přípravu tohoto zákona. Tak bych všechny chtěl upozornit, že náhrada plynu přímotopy není možná, protože by to neudržely přenosové soustavy, a popřípadě bychom se dostali i do situace kapacitní.

To není pravda.

On je problém v tom, že některé společnosti zvedají zálohy.

Někde to tak nebude.

A ten doplatek může být drtivý pro některé lidi, protože to se musíme bavit třeba o desítkách tisíc, především tam, kde se to bude týkat topení, ať už to bude plynem, ať už to bude elektrickou energií.

To není úplně moc. Otázka toho, zda zastropovat, nezastropovat.

Takže doufám, že k tomuto scénáři se nedostaneme. Já jsem se tedy potkal s náměstky z Ministerstva průmyslu a obchodu minulý týden ve středu, kde jsme dávali už nějaké základní připomínky k tomu původnímu návrhu, oni je zapracovali. Já jsem si to nějakým způsobem prošel, ale nešel jsem do hloubky a nemám k tomu žádnou právní analýzu, zda je to dokonalé, ale to doufám, že by napravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a jejich legislativní právníci.

A já vám děkuji za pozornost.

Děkuji. Dámy a pánové, pozorně jsem dnešní debatu poslouchal. Zaznělo tady toho hodně, a co říct tedy skoro závěrem.

Ale myslím, že to sem prostě nepatří, to máme za sebou. Vláda si prostě vybrala tuto cestu, jak podpořit domácnosti v situaci, kdy ceny energií dělají to, co dělají.